Takže teď je to opravdu velmi významně pokrytecké říkat, že jste ty věci věděli.

Ani ty zásobníky nepatří nikomu, například společnosti ČEZ, ve které má nadpoloviční majetkovou účast ČEZ. Není to pravda.

Ale byl to váš politický spojenec Miloš Zeman. Ten prodával RWE, to znamená jak zásobníky, tak plynovody.

My jsme to zdědili. Můžeme to, jak chceme komentovat, ale to je fakt.

Jak je to možné? Kdo to odsouhlasil? Inflační doložka! Tak si představte, dodneška nemáme inflační doložku, protože aby se to změnilo, musí být dvě strany. Chápu dodavatele, že inflační doložku nechce, ale vy jste způsobili, že ze smlouvy, kde inflační doložka byla, zmizela, a to nešlo bez souhlasu české strany.

Prosím, máte slovo.

Pan místopředseda Havlíček ne. Myslím, že samozřejmě můžeme jít do minulosti a co kdo říkal, jak tady zmiňoval pan poslanec Brabec, ale naše vláda, když jsme vstoupili nebo převzali tu odpovědnost, tak jsme hned začali dělat kroky, abychom energetickou bezpečnost posílili. Kdybychom nezačali hned, tak se to určitě nepovedlo.

Stejně tak to byla naše vláda, která okamžitě přistoupila k vyhlášení tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. To je další konkrétní krok a tam jsme z opozice velmi důsledně trvali na tom, aby z toho tendru byly vyloučeny ruské a čínské firmy, to si určitě pamatujete. Bavili jsme se o tom, mluvili jsme o tom veřejně a byl to náš tlak, aby tam ruské a čínské firmy nebyly.

My jsme skutečně v situaci, kdy stát má malou kontrolu, teď nemyslím jenom vlastnickou, nad energetickou infrastrukturou. Ten problém se ukazuje silněji teď po energetické krizi a myslím, že je potřeba to změnit.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane premiére, pane ministře, dámy a pánové, já bych doporučil v reakci na vystoupení pana premiéra, pana ministra se podívat, který bod projednáváme.

Trošku tím snižujete ten institut, anebo nechcete odpovídat na otázky, které se týkají vás!

Elektrizační soustava, respektive ČEZ privatizace v devadesátých letech.

V té době hnutí ANO vůbec nebylo. Dost významnou roli v tom sehrávají dneska i obnovitelné zdroje.

Ještě jednou si to zopakujme, nehledě na to, kdo to nakonec bude dodávat.

Prosím. Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, já bych si také dovolila zareagovat na slova pana premiéra, který tady řekl: Argumenty docházejí, pojďme se bavit věcně. Já si myslím, že tato interpelace se především dotýká komunikace, a především ta interpelace je zaměřena na ministra vnitra a vašeho, pane premiére, vicepremiéra, prvního vicepremiéra, který vás v mnoha věcech má zastupovat, a musím říct, že jeho komunikace a komunikace celé vlády je opravdu tragická.

Takovým typickým příkladem je, že jste si změnili programové prohlášení, ale této Sněmovně jste aktuální verzi a představení neudělal ani vy, ani váš první vicepremiér Vít Rakušan.